Nicméně dovolte jenom velmi krátké vystoupení, protože to zásadní řekl pan poslanec Plíšek.

Finanční správa k těm subjektům, nad kterými je uplatněn zajišťovací příkaz, postupuje způsobem, který postrádá jakoukoliv ekonomickou logiku.

Protože z těch možných způsobů, které ten státní úředník má, volí ten, který vylučuje další ekonomické pokračování příslušného subjektu. Prostě ho zlikviduje.

Vy jste se obrátil na svého prvního místopředsedu vlády, ministra financí, aby vám poskytl podklad.

Upřímně řečeno o takovouhle informaci jsme příliš nestáli.

Ale myslím si, že situace je do té míry naléhavá a že do té míry vyjadřuje všechny prvky zvůle, které by se státní exekutiva neměla dopouštět, že umírněné, leč zcela jasné politické usnesení Poslanecké sněmovny je v tomto případě namístě. Mám tady tři faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Zareaguji tady na pana kolegu Kalouska vaším prostřednictvím. Nepochybně je to velmi zdatný řečník a tady zase v přímém přenosu předvedl, jak se dá zneužít vystoupení v uvozovkách zákonodárce k tomu, aby se demagogicky popsaly některé záležitosti. Zase se vracím. Minulý týden jsme tady zažili důvodná podezření. Pane kolego, vaším prostřednictvím, pokud máte nějaké poznatky, že někdo porušil zákon, tak vám nic nebrání v tom, abyste podal trestní oznámení, a orgány činné v trestním řízení buď zjistí, nebo nezjistí, zda se něco stalo. A jediný, kdo řekne, jestli je někdo vinen, nebo nevinen, je soud v této zemi. A důvodná podezření takto vypuštěná do éteru, to je opět něco, co sem nepatří, do tohoto zákonodárného sboru. Jestli máte nějaký konkrétní poznatek, máte možnost. Stejnou možnost mají i ty subjekty, které se cítí nějakým způsobem oprávněně postiženy, mají zákonné opravné prostředky k tomu my jsme právní stát, předpokládám, takže mají opravné prostředky k tomu, aby se bránily. A buď se ubrání, nebo neubrání. A nemáme právo zasahovat ani do těch řízení, ani soudům do jejich práce. To je asi všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji.

Vůbec úplně se zdržím toho, abych komentoval, jestli to tak je, nebo to tak není. Vůbec se k tomu nebudu vyjadřovat.

Já jsem několikrát navrhoval, abychom toto řešili, aby nedocházelo k takovémuto drakonickému postihování povinných a postižených, a je pro mě překvapivé, že v jednom případě to panu poslanci Kalouskovi vadí a v jednom ne. Pro mě je zvláštní, že jednou to vadí, jednou ne.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Proti tomu se fakt ohrazuji.

To mi vadí opravdu.